Uvažene kolegice i kolege, nastavljamo sa plenarnom sjednicom. Na dnevnom redu je - Prijedlog zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, prvo čitanje, P.Z.E. br. 102. Predlagatelj je Vlada RH. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća nadam se da su sada u tijeku je podjela. Što se tiče odbora molio bih predstavnika predlagatelja da li želi uzeti riječ i dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Još jedan put vas lijepo pozdravljam.

Ja vjerujem da nećemo imati sankcije tim više što smo u mandatu ove Vlade, odnosno ova četiri mjeseca uistinu učinili maksimalni napor da u što kraćemu roku to i napravimo jer smo to stavili u prioritete gdje smo u najkraćem roku izradili zakon, a ono što nam je uzelo vrijeme to je naprosto procedura proći sva tijela maksimalno uvažavajući da će biti puno zainteresiranih i u ni jednome smislu nismo htjeli skraćivati i preskočiti bilo koji korak.

Direktiva 2014./40 EU o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji predstavljanja i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda stavlja izvan snage navedenu direktivu iz 2001. s učinkom od 20. svibnja 2016. godine. Novi zadaci što smo inkorporirali u naš prijedlog zakona jesu: zabranjuje se bitnije naglašavam, zabranjuje se stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenom aromom cigareta i duhana za samostalno motanje a za koje se smatra da su privlačne mladim ljudima i ženama, a također države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda koji sadrže aromu u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filteri, papiri, pakiranja, kapsule ili bilo kakva tehnička obilježja koja omogućuju izmjenu mirisa ili okusa dotičnog duhanskog proizvoda ili jačine njihova dima. Filtri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duhan ni nikotin. Napomena, ta zabrana za aromu mentola duhanskih proizvoda vrijedi od 20. svibnja 2020. godine.

Komisija donosi i provedbene akte kojima se utvrđuje i potom ažurira takav prioritetni popis. Na kutijama cigareta nalazit će se velika kombinirana zdravstvena upozorenja koja će potrošače podsjećati na opasnosti pušenja. Dakle, ujednačeni način stavljanja i upozorenja o štetnosti cigareta i ta upozorenja, slike i tekstualna upozorenja, informacije o prestanku pušenja trebaju pokrivati 65% površine kutije cigarete. Države članice mogu izuzeti duhanske proizvode za pušenje osim cigareta, duhana za samostalno motanje i duhana za vodenu lulu iz obveza navedenih u gore navedenome. Prikazivanje podataka o razini emisija katrana, nikotina i ugljikova monoksida na jediničnim pakiranjima cigareta pokazuje se obmanjujućim jer navodi potrošače na zaključak da su određene cigarete manje štetne od drugih. Oznaka o katranu, nikotinu i ugljikovom monoksidu na pakiranjima cigareta i duhana za motanje zamijenit će se informativnom porukom koja vlasi duhanski dim sadrži više od 70 tvari koje uzrokuju rak. Pakiranja sa manje od 20 cigareta koja su jeftinija i dostupnija djeci se zabranjuju za sve duhanske proizvode predviđeno je obvezno izvješćivanje o sastojcima u standardiziranom električnom obliku, a od države prihvatili smo ponuđenu zajedničku centralni ulazni sustav za obavješćivanje EU propisujući o izvješću koje vodi i Europska komisija država članica osiguravaju da navedene informacije osim onih koje se smatraju poslovnom tajnom budu javno dostupne na internetskoj stranici. Od proizvođača i uvoznika biljnih proizvoda za pušenje zahtjeva se i popis svih sastojaka koji se koriste u proizvodnji, te se osigurava javna dostupnost istih na stranicama Ministarstva zdravstva. Predlaže se zabrana pušenja i konzumiranja svih vrsta e-cigareta u prostoru u kojem pušenje nije dopušteno. Sve zabrane oko oglašavanja i sponzoriranja duhanskih proizvoda koje smo do sada imali, predlažemo da se odnose i na e-cigareta. I na kraju, do sada smo imali zabranu izlaganja svih duhanskih proizvoda, te predlažemo da se isto odnosi i na nove proizvode i na e-cigarete. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem uvaženom ministru zdravstva profesoru Milanu Kujundžiću. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Ministre, vi ne samo da zabranjujete duhanske proizvode, vi u Zakonu o zabrani duhanskih proizvoda zabranjujete i nešto što uopće nije duhanski proizvod. Članak 25. „zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta sa ili bez nikotinskog punjenja“ Znači bez nikotinskog punjenja. Šta izlazi iz elektronske cigarete bez nikotinskog punjenja? Izlazi vodena para i aroma. Ja čekam da vi zabranite čajnike jer tamo isto izlazi para i izlazi neka biljna aroma, čaj koji se stavi unutra onda biste bili dosljedni. Čemu služi elektronska cigareta bez nikotinskog punjenja? Pa služi tome da bi se pušači odvikli od pušenja. Pa vi sada umjesto da stimulirate te ljude koji su već razvili ovisnost o duhanu i o pušenju, da ih stimulirate da se od toga odviknu, vi njih destimulirate, vi im zabranjujete upotrebu tako jednog potpuno neškodljivog, vodena para, bez nikotinskog punjenja. Prema tome, ovaj vaš zakon je nelogičan, pre rigorozan. On je po direktivama EU, pa kada ćemo kad bilo koji činovnik tamo u Burxellesu nešto napiše, pa kada ćemo mi to prestati implementirati ovdje potpuno nekritički jer onaj tko malo logike upotrijebi, malo razmišlja pa on takvu direktivu ovdje ne bi prepisao.

Bojim se da imate određene previde pa vas stimuliram, pročitajte nešto više o kancerogenim tvarima, a ako hoćete mogu vam dati i popis literature pa ćete vidjeti da ovdje nije riječ o čaju. E-cigarete nisu čaj, a nisu ni mlijeko. Dakle, nemojte slati poruku hrvatskoj javnosti, poglavito djeci jer kada o tome malo više pročitate onda ćete vidjeti da se kriju brojne tvari o kojima se danas već zna, a bojim se da ćemo posebice sutra znati kada prođe vremenski odmah što su sve radile. I nemojmo na nedokazanim tvarima koje se zapravo u medicini već znaju, o njima se paperi pišu proizvoditi čajeve i mlijeko od onoga što oni nisu. Zahvaljujem na odgovoru ministru Kujundžiću. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre. Naravno da ćemo se svi složiti sa ovim izmjenama koje slijede europsku direktivu jer je to usmjereno k smanjenju pušenja, a mi smo nažalost zemlja u kojoj svaki treći odrasli građanin puši. U tome smo vrlo, vrlo loši, mi smo od 182 zemlje na 23. mjestu po broju popušenih cigareta godišnje, dakle prilično loše stojimo. Ono što bih ja sugerirao i što bi se moglo napraviti između dva čitanja, a ako se ne uspije napraviti u kratkom razdoblju jer ovo valja što je moguće prije primijeniti da bismo izbjegli sankcije EU onda vjerujem da bismo do ljeta mogli postići suglasnost svih stranaka ili većine stranaka u Saboru da se zapravo onaj dio članka 25., a to je stavak 5.a gdje se kao i u dosadašnjim zakonima koji su nažalost pod pritiskom reterirali i dozvolili da se u ugostiteljskim objektima gdje se servira hrana i piće kao smije pušiti ako imaju odgovarajući uređaj za pročišćenje zraka, da se to izbaci. Naime, ako su to mogle napraviti zemlje kao što su Irska, kao što je Italija gdje je to dio nacionalne kulture takoreći bio, ako je to mogla napraviti Turska i zabraniti pušenje i to se poštuje uistinu onda vjerojatno to može napraviti i Hrvatska i ja mislim da bismo time napravili uistinu jedan civilizacijski iskorak. Ovako nam se stranci čude kakva smo mi to zemlja u kojima se u restoranima može pušiti jer mnogi imaju te uređaje pa ih drže isključenim da ne troše previše struje, primjerice, ili im se pokvare pa ga nikada ne poprave.

Izvolite. Gospodine ministre. Vi ste govorili o ovim informativnim porukama i slikama organa oboljelih ljudi na cigaretama, jedan dio već je u uporabi, jedan dio se uvodi, ja bih sada volio čuti vaše mišljenje kao liječnika da li smatrate da bi se takva, zašto samo duhan jer imamo mi hrpu štetnih proizvoda? Zašto mi recimo nemao na bocama alkohola slike raspadnutih jetri na primjer kod bolesnih ljudi koji su oboljeli od toga? Zašto na čokoladama nemamo jer znamo da konzumacija pretjerana šećera isto tako utječe na zdravlje, znači i na zube i na ostale organe, zašto nemamo i na ostalim proizvodima takve poruke? Ili je tu sad pitanje nekakvih drugih stvari, uvijek sam se to pitao. I sad zanima me vaše liječničko stručno mišljenje jer složit ćemo se isto da nije duhan jedino zlo a stječe se dojam da je samo ono duhanski proizvodi i pušači su ljudi drugoga reda, znamo da gazirana pića također negativno utječu na zdravlje ljudi.

I ponavljam da ovdje govorimo o Prijedlogu zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda a ne alkoholnih i ostalih. Izvolite! Poštovani gospodine zastupniče, poštujem vaša promišljanja o štetnosti moguće i drugih, međutim uspoređivati ovo što ste naveli čokoladu i cigarete mislim da ne bi bilo primjereno ali naravno da je u duhu demokracije i to moguće. Ovo je direktiva, ovo smo morali primijeniti a glede relacija prema Europskoj uniji i naših obligacija ili samopoštivanja sami nismo inventivni sve što inventivno iznjedrite vi osobno ili naša Hrvatska ja mislim da će u Europi biti razmotreno, pa predložite to. Zahvaljujem se na odgovoru uvaženom ministru gospodinu Kujundžiću. S ovime smo iscrpili replike za uvodno obrazloženje predlagatelja. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ možda? Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Izvolite! Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora! Pa odmah na početku da kažem naravno Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon.

Zato jer je dokazano da se smanjenjem pušenja mogu spasiti životi, najjednostavnije rečeno, i u mnogim zemljama se što kampanjama, što na ovaj način kakav Europska unija sada propisuje a i mi želimo propisati značajno smanjio broj pušača. U Hrvatskoj puši u ovom času kao što sam već prije rekao nažalost svaki treći odrasli građanin, u Velikoj Britaniji puši svega 19% odraslih, u Švedskoj, Švedska je postigla svoj cilj još 2000. godine a cilj je bio da puši manje od 20% građana, u ovom času po zadnjim podacima negdje oko svega 11% odrasle populacije puši. Međutim, zalažući se za ono što sam prije u replici rekao a to je ograničenje odnosno zabrana pušenja u restoranima, kafićima, dakle svim javnim prostorima Švedska je to napravila još 2005. godine. Irska je 2004. godine zabranila pušenje na radnim mjestima, u restoranima, kafićima i to je kažnjivo sa kaznom od 3 tisuće eura ili zatvorskom kaznom čak. To je naravno drastično međutim očito u zemlji koja ima tradiciju pabova, pušenja u pabovima itd. su takve mjere bile nužne i bile uspješne. Danas se u Irskoj ne padne napamet pušiti u bilo kojem zatvorenom prostoru uključujući restorane i pabove. Italija gdje je dio kulture dakle bio ispijanje espressa uz pušenje je 2005. godine zabranila na svim javnim mjestima uključujući kafiće, restorane, diskoteke i ona je možda najbolji primjer kakav efekt se može postići jer su time postigli smanjenje pušenja za 8% ali i dokazano smanjenje smrtnosti prvenstveno od kardiovaskularnih bolesti. Naime, pušenje ne uzrokuje samo rak pluća koji je nekako obično nama uvijek pri pameti kad govorimo o pušenju, pušenje izaziva jedan cijeli niz drugih bolesti od bolesti srca i krvnih žila do moždanog udara, do ostalih oblika zloćudnih bolesti, do različitih bolesti pluća, opstruktivne kronične bolesti pluća itd. Prema tome, ako su te zemlje a onda na kraju ću spomenuti i Tursku kao pojam u našem narodu je ono „Puški kao Turčin.“ U Turskoj je preko 51% građana odrasle dobi pušilo, 2008. na 2009. dva akta su zabranili pušenje uključujući i restoranima, čak i na sportskim stadionima. Uspjeli su postići to da se to doista i provodi. Ono što je ključno naravno kod svakog zakona je provođenje zakona, bit će i kod ovoga zakona ključno hoćemo li mi njega provoditi ili ne. Na žalost mi smo imali dva do sada zakona. I usprkos trudu ministara koji su tada bili onaj prvi sam bio ja, onaj drugi je bio netko drugi. Međutim, na žalost teško je postići primjenu toga jer niti kazne koje su u ovom zakonu također premale kao i u mnogim drugim zakonima ne sprječavaju to ako nemate dovoljan broj inspektora, ako nemate dovoljnu kontrolu i ako nemate dovoljnu implementaciju zakonskih odredbi tako da ni najsavršeniji zakon ako ga ne implementirate zapravo neće postići svoj cilj. Naravno moramo se svi truditi da ono što ovdje donesemo se uistinu implementira. Ponovo ću ponoviti podatak koji je vrlo zabrinjavajući, a to je da preko 30% odraslih u Hrvatskoj puši. 34,1% muškaraca, 26,6% žena puši. Dakle, po tome smo na vrlo visokom 23. mjestu od 182 zemlje i s time nitko ne može biti zadovoljan. I naravno, ja mislim svi ćemo se složiti da se treba boriti protiv toga. Ono što je bilo ovdje rečeno ja mislim da je bilo dobro rečeno, ali trebamo zato drugi zakon napraviti Zakon o borbi protiv alkoholizma. U Hrvatskoj je alkoholizam također ozbiljan zdravstveni problem, ali dapače napravit takav zakon bi bilo vrlo korisno. Svojedobno je on bio napravljen, pa ne znam šta se s njime dogodilo ali je negdje u vjetrometinama naše suvremene povijesti negdje nestao. Ono što mislim da je važno naglasiti, a vidim da je lobij e-cigareta vrlo jak, svi smo dobili razne dopise o tome itd. Tu treba opet reći što je znanstveno utemeljeno. Dakle, kao prvo Svjetska zdravstvena organizacija je jasno rekla da e-cigarete nisu način na koji će se pušači odviknuti od pušenja. Dakle, za razliku od nekih drugih pristupa koji se za to koriste e-cigarete po stavu Svjetske zdravstvene organizacije nisu takav način. Osim toga treba jasno reći da prilikom izgaranja iz e-cigareta izlazi zapravo jedan cijeli niz spojeva za koje postoje znanstvena istraživanja da nose određene rizike, odnosno određene štete da tako kažem.

Da nikotin koji je u e-cigaretama naravno ima sve one efekte koje nikotin ima i u svim ostalim oblicima duhana. Dakle, nikotin ima svoje jasne učinke, on steže krvne žile recimo, on na taj način djeluje na cijeli niz procesa u organizmu. Prema tome, točno je da su e-cigarete manje štetne od cigareta ali samo manje štetne, ni u kom slučaju da one nisu uopće štetne. Primjerice dijacetil koji isto tako izlazi iz e-cigareta izaziva jednu bolest koja se zove bronhilitis obliterans. Dakle, utječe itekako na pluća, izlaze iz e-cigareta i benzen i nitrozamini koji također djeluju i na okolinu, dakle ne samo na onoga koji puši e-cigarete nego i na okolinu. Napokon da nije tako ne bi se dogodilo da neke zemlje zabrane potpuno e-cigarete primjerice evo u Europi Norveška, ali i neke druge zemlje od Singapura, Brazila itd. U Kanadi ih je recimo zabranjeno prodavati. Ne znam kako onda se dođe do toga. U svakom slučaju gotovo ni jedna zemlja, ne gotovo nego sve zemlje i sve države u Sjedinjenim Američkim Državama zabranjuju pušenje e-cigareta u zatvorenom prostoru, prodaju maloljetnicima jer je dokazano da recimo nikotin, dakle čisti nikotin, zaboravimo sve ove ostale sastojke izaziva tip dva dijabetesa. Prema tome, nije istina da su e-cigarete neškodljive. Oni to naprosto nisu, one su manje škodljive od ostalih, od cigareta koje sadrže 70 izrazito štetnih spojeva ali nisu potpuno neštetne. Prema tome, uz to želim naglasiti da u članku 19. na kraju i u ovom zakonu jasno piše da se ovaj zakon ne primjenjuje na elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje koji su podložni zahtjevu za odobrenjem sukladno posebnim propisima kojima se regulira stavljanje u promet lijeka ili medicinskog proizvoda. Prema tome, ta preventivna buka oko e-cigareta zapravo očito ima nekakvu svoju svrhu. Međutim, nije to i ne bi trebao biti to predmet glavne rasprave kad govorimo o ovom zakonu. Predmet glavne rasprave o ovom zakonu jest da je to još jedan korak dalje k smanjenju broja pušača u Hrvatskoj. Nadam se i sve nas potičem da se usuglasimo ako ne velim do drugog čitanja, a onda nakon drugog čitanja da postignemo konsenzus da se napokon i u Hrvatskoj zabrani pušenje u prostorima gdje se servira hrana i piće s jedne strane. A s druge strane isto tako da na taj način postignemo i uštedu ljudima. Naime, prosječni pušač potroši negdje oko 220 tisuća kuna ako skromno puši za vrijeme svog pušačkog staža. To je sasvim lijepi novac koji bi mogao potrošiti za puno, puno korisnije stvari, puno zdravije stvari, za svoju obitelj itd. O tome koliko su indirektne štete, dakle trošak liječenja bolesti izazvanih niza bolesti izazvanih pušenjem o tome da pušenje prosječno skraćuje život za deset godina, ne treba niti govoriti. Prema tome, svaki korak načinjen u smjeru da se smanji broj pušača je uvijek pozitivan i zato ja vjerujem da ćemo svi podržati ovaj zakon. A plediram također na sve nas zajedno da razmislimo da se cigarete i poskupe i to da se trošarine povećaju jer još prije tridesetak godina Svjetska banka napravila jedno opsežno istraživanje u kome je pokazala da poskupljenje cigareta naravno neće odbiti nekoga tko 20 ili 30 godina puši, ali će onemogućiti regrutaciju mladih, djece onih koji imaju 12 ili 14 godina jer ti neće imati iz džeparca dovoljno novaca da počnu pušiti, a tu se regrutiraju novi pušači. Prema tome, i o tome valja razmisliti jer je to mjera koju su neke zemlje napravile i uspješno drastično smanjile broj pušača što je vjerujem i svima nama cilj. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Reiner. Ja se slažem s vama i zato ću podržati svaku mjeru ove Vlade ili bilo koje buduće koja će biti sa ciljem suzbijanja pušenja u Hrvatskoj. Pušenje je nezdravo, kako za pušače, tako i za nepušače. I dosta je bilo više tog maltretiranja nepušača od strane pušača. Rekli ste također da bi se zakon mogao provesti treba dovoljno inspekcija. Kada prolazite saborskim hodnicima, vrlo često se osjeti dim, ne znate jeste li u najvećoj demokratskoj instituciji ove zemlji ili u balkanskoj krčmi i zato molim da se i tajništvo Sabora pobrine da se zakon poštuje na hodnicima Sabora. Kazali ste također da je u Americi zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorijama. Je, u većem dijelu. I mi smo donijeli takve propise i to su jedni od boljih propisa na ovom području i ja ih kao takve pozdravljam. Jednako tako založili ste se da budu potencijalno i veće trošarine na cigarete iz razloga koje ste objasnili. I sa tim se slažem, to je dobar prijedlog ako će voditi stvarno k smanjenju pušenja i odvikavanju djece od pušenja. Ali ja bih zamolio još jednu stvar, našeg ministra koji ovdje sjedi, a to je da napravi analizu koliko bolesti vezane uz pušenje ili koje su direktna posljedica pušenja koštaju zdravstveni sustav RH. Pa ako koštaju onda neka nađe načina kako će dodatno taj trošak prebaciti na pušače. Da li je to diskriminacija? Nije jer to nije bolest po prirodi koju ste stekli mimo svoje volje, to je bolest u koju ste se uvukli zbog svoje volje, zbog svoje odluke da pušite i da narušite svoje zdravlje.

Izvolite. Pa hvala lijepa. Drago mi je da se slažemo oko svih stvari. Ja bih možda izdvojio dvije koje ste spomenuli da ih samo naglasim. Jedna je od njih uistinu, pušači ne štete samo sebi.

Prema tome, točno je ljudi koji ni krivi, ni dužni su u toj sredini moraju trpiti zapravo zdravstvene štete koje su samo nešto manje negoli što su to od pušača. A ovo što ste vi rekli mislim da je posebno važno. Posebno je važno da oni koji su da tako kažem, bi ili bi trebali biti osobe u koje se valja ugledati bi prvi trebali biti ti koji će poštivati zakone i koji naravno neće pušiti tamo gdje se ne smije pušiti, tako da apsolutno podržavam to, svjestan problema da nažalost vjerojatno treba službe odnosno inspekciju kadrovski bitno pojačati jer u realnom životu se događa to da oni kada dođu u neki restoran prvenstveno se skoncentriraju na zdravstvenu ispravnost hrane, kuhinju itd., a manje gledaju na to da li se puši ili ne puši. Ali ja mislim kada bi se te službe malo više opremile da bi itekako bilo korisno. I ja sam duboko uvjeren kada bi nekoliko puta i nekoliko vlasnika takvih institucija i nekoliko pušaća koji krše zakon platili kaznu da bi drastično opao broj onih koji to krše. Zahvaljujem uvaženom kolegi gospodinu Željku Reineru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Ćelić. Izvolite. Uvaženi zastupniče Reiner, spominjali ste primjere drugih zemalja a ja bih se ovdje osvrnuo na pokazatelje koji govore o vrlo visokoj pojavnosti konzumacije duhana kod maloljetnika u RH. Postoje dva meritorna istraživanja u kojima Hrvatska sudjeluje, jedno je istraživanje ESPA, europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među učenicima a drugo je HBSC dakle o zdravstvenom ponašanju kod školske djece od 11, 13 i 15 godina. Podaci su poražavajući. Dakle kod djece, mi smo treći po pušenju u dobi od 15 godina a 6. po pušenju u dobi do 13 godina i ranije. 72% učenika u Hrvatskoj izjavljuje da lako ili vrlo lako može nabaviti cigarete. Mi imamo u zakonu već postojeći članak 23., stavak 1. koji govori o zabrani prodaje duhanskih proizvoda mlađima od 18 godina. Isto tako što se tiče prekršajnih odredbi u članku 40., stavak 45. određuje se novčana kazna za one koji prodaju maloljetnicima duhanske i sada na novo srodne proizvode. Mene zanima tko je onaj tko kažnjava te prijestupnike koji prodaju maloljetnicima dakle je li to policija, jesu li to inspekcija Ministarstva zdravstva jer ni u jednom izvješću godišnjem nisam vidio koliko je bilo onih koji su kažnjeni zato što su prodavali maloljetnicima duhanske proizvode. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ćeliću na replici. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Ćelić, pa mislim da ste vi spomenuli upravo ono što je najveći problem jer se zapravo pušaći regrutiraju u toj dobi, u ranoj dobi 12 godina, 14 godina, tada se počinje pušiti. Rijetko tko počne pušiti baš sa 35 ili 40 godina. Počinje se pušiti u mladosti. I tu je problem i naravno tu trebamo iskoncentrirati sve naše snage da se ne regrutiraju pušaći a mi nažalost stojimo loše što se toga tiče. I vi ste ispravno rekli zapravo ono što sam i ja naglasio da se implementacija zakona, da je ona vrlo važna, ne samo zakon, dobar zakon je važan ali ako ga ne implementiramo onda kao da ga i nema. Uistinu kod nas je vrlo lako maloljetniku doći do cigarete. Vrlo jednostavno će doći do cigareta, kazne se uglavnom praktički ne naplaćuju ali i da se naplaćuju one su vrlo niske. I kada pogledate nažalost i u ovome zakonu prekršajne odredbe to je ovo članka 40 najviše kazne su od 70 do 150 tisuća kuna. Recimo za stavljanje nekih proizvoda na tržište koji su zabranjeni. A i dakle oni proizvođači duhana, duhanskih proizvoda će takve sume zaraditi vjerojatno u pola dana. Prema tome njima se isplati čak i svjesno kršiti zakon a svjesni su nažalost pri tome da ih se niti ne uspijeva kontrolirati. Prema tome, ja se zalažem za veće kazne a naravno i implementaciju zakona što ste i vi spomenuli. Zahvaljujem uvaženom kolegi Reineru na odgovoru.

Uvaženi kolega Reiner, vi ste sada ovdje spomenuli kako će implementacija ovoga zakona umanjiti broj oboljelih od raka. I hoće ali vi vjerojatno znate da će to se dogoditi u nekoj minimalnoj mjeri. Mi ovdje u stvari i dalje u hrvatsko zakonodavstvo ugrađujemo europsku direktivu a postavlja se pitanje, drago mi je da je sada ovdje prisutan i ministar zdravstva iako ste i vi bili bivši, iako ste vi bivši ministar zdravstva što mi sami činimo za sprječavanje raka i kako je moguće da je Hrvatska u ovom trenutku 6. država u svijetu po stopi smrtnosti od raka a da i nemamo recimo Nacionalnu strategiju za borbu protiv raka? Kako je moguće da samo u siječnju 1200 ljudi umre od te zloćudne bolesti, dakle u biti 40 dnevno? Hoće li danas također 40 ljudi umrijeti?

Kako je moguće, evo vi ste imali iz prve ruke uvid u situaciju da je došlo do takve eksplozije te zloćudne bolesti i da do dana današnjega u biti nije ništa konkretno poduzeto. Ja poštujem ovaj zakon ali čisto, i glasati ću za njega, ali čisto sumnjam da će se zaustaviti stopa rasta. I odgovor uvaženi kolega Reiner, izvolite. Pa uvaženi kolega Bunjac naravno vi ste postavili jedno vrlo složeno pitanje jer rak nije jedna bolest, rak je više bolesti cigarete prvenstveno su vezane uz rak pluća i to svak' zna. 90% bolesnika sa karcinomom pluća su pušaći. Dakle, tu postoji jedna izravna veza i ta veza je potpuno jasna i odavno već dokazana prije pola stoljeća. I svaki korak kao što sam rekao ja ne mislim da će ovo dramatično smanjiti broj pušača, ne neće. Ali je korak naprijed. Ja sam predložio još nekoliko koraka, nadam se da ćete ih ako dođu na dnevni red podržati kao što su porast trošarina, kao što je onemogućavanje pušenja u restoranima, u kafićima i svim uopće javnim mjestima itd. Dakle i bolje provođenje, naravno financiranje toga da se može bolje provoditi to. Ali zašto imamo porast raka u nas ali i u cijelom svijetu? Ima više razloga, predugo bi trajalo da to objašnjavam. Jedno je to što mi danas puno bolje možemo dijagnosticirati maligne bolesti, puno ranije ih možemo dijagnosticirati nego nekoć. Drugo je činjenica da naravno nisu to samo cigarete, ima niz drugih toksičnih tvari u našoj okolini koje je civilizacija donijela itd. koje sigurno, način života, način prehrane itd. što doprinosi porastu učestalosti zloćudnih bolesti, a i produljenje života. Nekoć su ljudi umirali sa 20 godina od zaraznih bolesti, pa nisu ni uspjeli doživjeti ne znam onu dob, a većina zloćudnih bolesti ipak se javlja malo kasnije u životnoj dobi, nisu uspjeli to doživjeti. Dakle, postoji niz razloga zašto je to tako da danas imamo više zloćudnih bolesti negoli što je to možda bilo prije 50 a kamoli 100 ili 200 godina. Zahvaljujem uvaženom kolegi Reineru. Evo vidite što se događa kad potpredsjednik Sabora prekorači vrijeme. To ćemo iskompenzirati na sljedećem odgovoru. Sljedeća replika uvaženi kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Reiner, teško je danas govoriti o ovoj temi meni barem zato što vidim, evo i predstavnici klubova su uglavnom liječnici i teško je nama koji nismo liječnici pričati o ovome, ali ja ću se ipak potruditi. Ja sam namjerno spomenuo alkoholizam iako to nije tema. Ali sam radio komparaciju između duhanskih proizvoda i alkoholizma i mislim da je to također veliki problem u našem društvu općenito. Ali mislim da je ipak alkoholni lobi malo jači od duhanskog, pa da zbog toga se prema njima tako ne ide. Jer mislim da je alkohol ipak dostupniji maloljetnicima isto nego cigarete, jer nekako u društvu prevladava mišljenje da je to piti alkohol nekako normalnije. Cigareta je ipak negdje u nekim sredinama malo je odbojna i ne slažem se sa onim što ste vi rekli da osobe koje boluju od alkoholizma štete samo sebi uglavnom i obitelji, rekli ste kasnije. Jer vidite, ja ako pušim i vama smeta vi možete bit pametniji od mene pa izaći iz prostorije i ostavit mene samog. A alkoholičari koji zlostavljaju svoju obitelj, njihovi članovi obitelji na žalost nemaju kamo otići, moraju ih trpiti jer i prijatelji i ljudi oko se isto mogu odmaknuti i otići. Mene isto baš zanima zašto na alkoholnim proizvodima nema oznaka raspadnutih jetri itd. Što ste rekli oko ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda u zatvorenim prostorima isto ste rekli dobro par puta kroz raspravu i kroz replike. Mi imamo zakonsku regulativu koja već zabranjuje uporabu cigareta u svim zatvorenim prostorima u kojima se poslužuje hrana i ovdje treba poslati poruku da treba pojačati inspekcijske nadzore i kontrolu, jer taj dio zakona i ograničenja je dobar i treba ga samo što više kontrolirati i više kažnjavati, tu treba bit rigorozniji. Oko kafića ja bih isto odijelio one koji su ili samo za pušače ili za nepušače pa nek' svatko bira i od ugostitelja koji oblik objekta će imati, ali onda svaka osoba ima izbor ići gdje hoće i gdje neće.

Kolega Đumić, ovo s prevencijom se apsolutno slažemo. Cijeli svoj život se bavim s time, prema tome tu ćemo se potpuno složiti. Što se tiče alkohola stvar je ipak drugačija nego sa cigaretama utoliko što umjereno konzumiranje alkohola ne šteti, a čak i mala količina 5 cigareta na dan šteti i to su jasni znanstveni dokazi tome. Ali se slažem s vama potpuno da je alkoholizam problem kod nas, da je kao što sam i sam rekao da on ne šteti samo osobi nego šteti obitelji, šteti na poslu na kraju ako radi netko u pijanom stanju, šteti u prometu itd.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Reineru na odgovoru i na kompenzaciji vremena. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Nenad Stazić, izvolite. Kolega Reiner, naveli ste čitav niz spojeva koji iz e-cigarete izlaze zajedno sa vodenom parom. Zašto sam ja ovaj zakon uvijek smatrao licemjernim i danas ga smatram. Pa nemojte mi reći da ima manje štetnih spojeva u ispušnim plinovima motora sa unutarnjim sagorijevanjem na fosilna goriva? Pa nemojte mi reći da ispušni plinovi su manje štetni nego vodena para e-cigarete? Pa kad ste tako dosljedni u borbi za zdravlje nacije, pa zabranite upotrebu fosilnih goriva, onda ću vam vjerovati. Kažete da ste vi za povećanje trošarina. Zato da se ne bi dogodila regrutacija mladih pušača. Ali to je posve naopako razmišljanje. Povećanje trošarina u našem okruženju može dovesti samo do toga da ljudi više švercaju cigarete iz okolnih sredina, što već i sada rade iz BiH. A mlade ljude, mi imamo jedan problem, imamo porast pušača u adolescentskoj dobi, a znate zašto? Godinama ovdje tumačimo da nam treba zdravstveni odgoj u školi, to nećete uvesti, nećete zdravstveni odgoj uvesti. A u tom zdravstvenom odgoju da postoji jedan predmet od 1. razreda osnovne škole koji bi se zvao ovisnost, koji bi upozoravao ne samo na štetnost ovisnosti od duhanskih proizvoda, nego alkohol, droga, mobitel, ovisnost o internetu, pa to je ono što bi nam bilo potrebno. A to bi bio sustavan pristup. A ovo je licemjerno jer država em dopušta proizvodnju, sadnju duhana, proizvodnju, proizvodnju duhanskih proizvoda na to ubire porez i trošarine, država ima korist od toga. Pa onda zabranite ako mislite da je, zabranite proizvodnju i trgovanje duhanskim proizvodima ako je to tako opasno. Ali onda zabranite i motore sa unutarnjim sagorijevanjem, pa ću vam vjerovati, a ovako, obično licemjerje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Staziću na replici. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Stazić, pa ja bih rekao da je licemjerno ovo što ste vi rekli jer prvo, znate i sami da postoji značajan dio ljudi koji puši u srednjim godinama i koji neće prestati pušiti nikakvim edukacijskim mjerama. Ja se s vama potpuno slažem, ja sam se uvijek zalagao za zdravstveni odgoj. Ne za ono što ste vi htjeli progurati pod zdravstveni odgoj modul 4, ali za zdravstveni odgoj uvijek, ovdje s ovog mjesta, s ovog mjesta uvijek sam se zalagao za zdravstveni odgoj u školama. I to je nužno, i to je potrebno i to bi bilo jako dobro. Međutim, zašto sam rekao licemjerno? Licemjerno je ta priča o tome da ako mi poskupimo cigareta onda će se povećati šverc cigareta. Pa po toj logici dozvolimo onda i heroin i kokain itd. i to neki ljudi vole pa što im ne bi dozvolili jer inače se to šverca. Oprostite, čini mi se da ta logika baš ne funkcionira jako. Vi to isto jako dobro znate i vi shvaćate što sam ja htio reći, ali ste pokušali na jedan malo krivi način politički poentirati, pa ste promašili. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Poštovani kolega Reiner. Ja se u potpunosti slažem sa donošenjem zakona o ne pušenju i cigaretama, ali se bojim mi smo već zakona dosta puta donijeli, ali se nismo pridržavali, posebno u lokalima, kafićima, restoranima, čak i vlakovima kojima ja putujem, pa vidim u wc-u se puši. Ja osobno mislim da bi se svi trebali založiti, mi smo svi bili u lokalima gdje se pušilo, nažalost je tako bilo ali mi se moramo boriti za našu mladu djecu, pokušati zabraniti svim zatvorenim prostorima pušenje cigara, posebno u kafićima, restoranima, javnim mjestima koje već imamo evo bolnicama, pa i u vlakovima, željezničkoj postaji vidim da ima primjena ali ne dovoljno. Naša inspekcije su radile da bi za 25 kuna zatvorili kafić, napisali inspekcija zatvorila kafić 25 kuna je …, međutim u kafićima i po Zagrebu vidim, ulazim puši se, ventilacija sigurno nije dobra, šteti, što je kolega rekao ne moramo ići u te lokale, međutim zašto ne bi. Ne moramo ići, to treba zakonom zabraniti jednostavno da se to ne treba dešavati i da se to ne smije i onda biti i rigoroznije kazne nego za 25 kuna i 50 kuna što je Linić u jednom vremenu napravio s našim kafićima i glumili veliku pravednu državu.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Mišić, pa ja sam više puta naglasio da se ja nadam da će se on provoditi jer to je smisao zakona jer ako ih ne provodimo onda ne trebamo ih ni donositi. A što se tiče pušenja u kafićima i restoranima, ja sam se upravo zalagao za to da se to zabrani i nije dobro referirati se na nekog drugog, ali recimo ono što je rekao kolega Đujić je dobra ideja, ali u realnom životu ako vi ponudite ljudima koji imaju kafiće neka odaberu da li će se u njihovom kafiću pušiti ili se neće pušiti, ja vam garantiram da će 90% njih odabrati da se puši jer će imati veću klijentelu. Prema tome, po meni kada donesemo novi zakon, a nadam se da ćemo se svi oko njega složiti, plediram za to da se potpuno zabrani kao i u mnoštvu drugih zemalja, spomenuo sam već od Italije do Irske do mnogih njemačkih zemalja itd., da se zabrani pušenje bilo gdje se servira hrana ili piće. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Reineru na odgovoru. Izvolite. Poštovani gospodine Reiner, evo vi ste u vašem izlaganju naglasili da svaki treći Hrvat odnosno stanovnik Hrvatske puši, da je to posljedica toga je i oko 14 tisuća umrlih ljudi od posljedica pušenja, u svijetu godišnje 6 milijuna ljudi umire od posljedica pušenja.

Ono što je važno u cigareti 4 tisuće kemijskih sastojaka, od toga 400 otrova, 43 kancerogena ali ni jedan zdravi koristan sastojak nema nažalost u toj cigareti a ipak trećina Hrvata puši, 3 milijarde ljudi u svijetu puši i nalazi nekakvo zadovoljstvo u tome. I zato mislim da je najvažnije kako naći i koje bi to bile te preventivne mjere kako zapravo od početka, od malih nogu, eto od vrtića odgojiti djecu, kasnije pa i sve druge kategorije stanovništva da uopće ne uzmu tu štetnu stvar koja ima 4 tisuće sastojaka koji su negativni a niti jedan pozitivan i spriječiti, zapravo smanjiti zapravo broj ljudi koji će zagađivati okoliš. Zahvaljujem uvaženi kolega Karić. Ispričavam se. Malo ste fulali vrijeme, ali dobro. Odgovor uvaženi kolega Reiner, izvolite. Pa uvaženi kolega, vi ste naravno nabrojali cijeli jedan niz razloga zašto se treba boriti protiv pušenja. Međutim, činjenica jest jedna, nema jedne mjere, nema jednog zakona koji će drastično smanjiti, a kamoli ukloniti pušenje. To je nemoguće. Ovaj zakon je jedan korak ka tome. Ja sam predložio još dva, tri koraka koja bismo mogli konsenzusom donijeti a mislim da on postoji među nama, zapravo ja ga vidim među nama u možda sljedećem koraku, nekom novom zakonu da ga što prije donesemo i nizom mjera od mjera zdravstvenog odgoja i edukacije od dječje dobi pa do zabrana i kažnjavanja dakle postoji cijeli spektar mjera koje bismo morali primijeniti, naglašavam uistinu primijeniti a ne samo na papiru da ostanu kako bismo smanjili tih trećinu odraslog pučanstva na recimo 10%, 11%, kako imaju neke razvijene zemlje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Reineru, s ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Evo nakon ove konstruktivne rasprave i ovih konstruktivnih replika i dogovora nadam se da ćemo mi saborski zastupnici prvi svojim primjerom potaknuti sve naše građane da mi prestanemo koristiti i oni koji koriste duhanske proizvode pa da će na našem primjeru i ostali tako isto nastaviti.

Ja mislim da ovdje danas mi zajedno trebamo zapravo uložiti napor da zajedno pokušamo prvenstveno hrvatskoj djeci poslati poruku koliko je pušenje štetno i da bi bilo dobro da ne ulaze u te vode. A usput bih mu htio i dati odgovor, usput bih htio dati odgovor da imamo studije po potrošnji novca. Prema studiji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo što naravno nije precizna jer ne može biti, otprilike oko milijardu i pol kuna godišnje trošimo na bolesti koje su povezane s pušenjem. Taj je broj nažalost vjerojatno i veći jer posredni oblici drugih bolesti koje nastaju kao komplikacija a onda povećavaju ovo je izravno. A isto tako htio bih pozvati poštovanoga zastupnika Bunjca da zapravo omalovažavati samo jedan život pa šta mijenjati zakone ako ćemo spasiti 1 ili 5 života, šta je to, nemojmo tako voditi rasprave.

Naime, kako sam živjela vanka, odnosno u Americi, kao non smoker, odnosno nepušač imala sam mislim oko 10 ili 15% jeftinije osiguranje za svoje auto, isto tako i svoju stanarinu i niz pogodnosti koje sam kao nepušač imala.

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Lesandrić. Izvolite. I hvala ministru na ovim podacima koje ja nisam znao i drago mi je da se takva analiza napravila. I mislim da hrvatska javnost mora znati koliko novca odlazi na ovu svrhu koja nije po meni opravdana jer je isključivo rezultat neodgovornih odluka ljudi, a ne bolesti na koje nisu mogli utjecati. Ono što mislim da je važno, vi ste nam kazali koji, dakle milijun i pol kuna koje je direktno vezano uz bolesti koje idu od pušenja, a puno, puno više uz one bolesti koje su indirektno vezane i to ne možemo sa sigurnošću do kraja znati.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvažena kolegica Ines Strenja-Linić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, čisto da se ne zaboravi u tih 9000 umrlih su i mnogi koji su umrli zbog moždanog udara. Ja sam jučer baš održala predavanje i trebate znati da žene koje uzimaju kontracepciju u 40 godini života njih 40 će na 100000 dobiti moždani udar ukoliko puše. Taj broj se udvostručuje, tako da pušenje ima implikacija na mnoge i uzrokuje i mnoge bolesti osim raka pluća, ali krenimo redom da vam pročitam ono što sam htjela zapravo danas još jednom poentirati. A to je svima nama koji smo cijeli život posvetili liječničkoj struci i spašavanju života jedna od najizazovnijih zadaća je osvijestiti ljude koliko štete nanose sami sebi i svima oko sebe konzumirajući duhanske proizvode. Podatak o tome da u RH svake godine od posljedica pušenja umire više od 9000 ljudi je iznimno zastrašujuće i zahtijeva odgovarajuću reakciju. Drugim riječima, svaka peta osoba u Hrvatskoj umire zbog posljedica pušenja. Pitali ste u vezi troškova. Godišnje znači za liječenje bolesti povezanih s pušenjem za lijekove i bolovanja iz proračuna izdvoji se više od jedne i pol milijarde kuna i to je ne Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nego to je 2013. izračunao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Kao liječnica i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo moram istaknuti danas smo imali konsenzus zbilja na našem odboru pa nisam ni čitala izviješće odbora, da nikada nije kasno za prestanak konzumiranja duhanskih proizvoda. Osoba koja prestane pušiti osim dobrog primjera okolini i značajne uštede u novcu, ne kaže se da praktički jedan pušač popuši jednu kuću zapravo u toku svog života. Nakon jedne godine apstinencije možemo očekivati značajan pad rizika za razvoj infarkta srca. Nakon dvije do pet godina izjednačavanje rizika od moždanog udara sa onim koji nisu pušili. Nakon pet godina prepolovit će se rizik za razvoj karcinoma usta, ždrijela, jednaka i mokraćnog mjehura, a nakon 10 godina rizik za razvoj karcinoma pluća. Dakle, ni njima nije kasno i nakon 10 godina oni dolaze u fazu kao i mi koji nismo pušili. Dakle, ovi podaci bi trebali ipak biti motivacija za donošenje odluke koja će pušačima spasiti život. Nikada nije kasno da nešto dobro učine za sebe. Želim isto tako reći da bivši pušači žive dulje od pušača, a pušači u prosjeku žive 10 godina kraće od osoba koje nisu pušile. Ono na što želim posebno ukazati je utjecaj promidžbe duhanskih proizvoda. Promidžbene poruke koje cigarete povezuju sa užitkom ili popularnim načinom života vrlo su štetne, jer mladi u razdoblju odrastanja vrlo lako padaju pod utjecaj i često krenu u tim godinama i nastave cijeli život sa negativnom navikom. Dakle, osuđujem svako ohrabrivanje ili poticanje pušenja, jer oni koji to rade neizravno su suodgovorni za živote naše djece, jer nije stvar o trenutnom zdravlju nego kao što sam rekla vrlo često je o cjeloživotnoj navici.

Znači prestankom pušenja vi odmah počinjete smanjivati svoj rizik. Prema globalnom Izvješću Svjetske zdravstvene organizacije o nezaraznim kroničnim bolestima u 2014. u uporabi duhana pripisuje se više od 6 milijuna smrti u svijetu godišnje. Dodatnih 600 tisuća godišnje umire samo zbog pasivnog pušenja, a od toga 170 tisuća smrti djece. Ako se ne poduzmu hitne i efektivne mjere procjene govore da će pušenje usmrtiti preko milijardi ljudi u ovom stoljeću. Prema istom izvoru u RH pušenju se pripisuje 9264 smrti za 2014. Znači 18% svih smrti u populaciji od 30 godina na više. Kod muške populacije ta procjena iznosi čak 28% što je više od prosjeka za Europu. I ti podaci, znači za RH ukazuju da je rani početak pušenja i velik udio pušača u mladoj generaciji tu sam zapravo bila napisala jer je Institut Ivo Pilar bio, posebno znači to smo već danas govorili govorio o jako visokom udjelu djece koja već sa petnaestak godina, 13 do 15 godina počinju pušiti. Taj proces je već započeo. Mnogi roditelji odlučuju ne pušiti u prostorijama gdje su djeca, na to ih trebamo poticati. Ali potrebno je još puno rada i koordiniranog djelovanja svih nas kako bismo došli do zadovoljavajuće razine stanja svijesti. Utjecaj pušenja na zdravlje i smrtnost najviše se očituje u srednjoj i starijoj dobi, ali kao navika najčešće se stječe i ustaljuje puno ranije, te su stoga mladi primarna ciljna skupina u kojoj je potrebno nastojati smanjiti pojavu novih pušača ili im pomoći da se riješe te štetne navike. Dakle, spriječiti ljude u prvom redu djecu i mlade osobe da počnu koristiti duhan zahtijeva koordiniranu aktivnost koja uključuje partnerski pristup i države, nevladinih organizacija, lokalnih zajednica i poduzetnika. Navedeno zahtijeva niz mjera na sljedećim ključnim područjima smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda, podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača i javnim informiranjem i edukacijom i ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima. Potreban je također daljnji rad na mjerama za zaštitu od pasivnog pušenja, reguliranje sadržaja duhanskih proizvoda, obaveza deklariranja sadržaja proizvoda i dima, edukacija zabrana oglašavanja i promidžbe kao i borba protiv nelegalne prodaje i prodaje maloljetnicima. U svezi sa elektroničnom cigaretom iznijeli smo već do sada stav Svjetske zdravstvene organizacije koja je mišljenja da je elektronička cigareta nije učinkovita u odustajanju od pušenja, jedino je manje štetna. Budući da se korištenjem e-cigarete oponaša i normalizira pušenje kao radnja elektroničke cigarete mogu predstavljanje međukorak prema ovisnosti o nikotinu, tako je tumačila Svjetska zdravstvena, s time se zbilja možemo složiti, te konačno znači vodi i tradicionalnoj konzumaciji duhana. Stoga podržavam usvajanje ovako restriktivnog prijedloga zakona o oglašavanju elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje. Dakle, pušenje je navika koja se može izbjeći i na taj način možemo izbjeći izlaganje našeg zdravlja riziku. Za učinkovitost kontrole uporabe duhana važno je zajedničko djelovanje niza čimbenika koje onda može stvoriti okruženje u kojem pušenje više neće biti normalno ponašanje. Inače, stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije i Europska komisija ističu da samo istodobna primjena nekoliko mjera kao što je zabrana pušenja na javnim mjestima, uključujući i kafiće edukacija mladih još od predškolske dobi, povećanje cijena cigareta i kutije sa zastrašujućim fotografijama i porukama, sve zajedno tek mogu smanjiti tu lošu i opasnu naviku. Ukoliko uložimo sve raspoložive snage možemo i očekivati rezultate. Naše zdravlje je najveće bogatstvo i učinimo sve da unaprijedimo kvalitetu života tako što ćemo ograničiti upotrebu duhanskih proizvoda. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Ćelića. Uvažena dr. Strenja-Linić iz perspektive neurologa dobro ste posvijestili utjecaj pušenja na moždani udar. Dali ste mi nekoliko asocijacija, ja sada postavljam ovdje ima dovoljan broj liječnika kako je kolega Đujić rekao, koliko obiteljskih liječnika danas motivira pacijente da prestanu pušiti?

Ja sam psihijatar bavim se ovisnostima, dakle po mojim informacijama po mojim saznanjima u ovome trenutku samo na dva mjesta se provodi škola nepušenja u RH. Dakle, odgovornost i nas kao medicinara je velika da govorimo o štetnosti pušenja, mnoštvo je politika ne samo zdravstvenih koje je EU proklamira koje govore o štetnosti uživanja duhana i podsjetit ću vas i ponovno ću ponoviti, dakle u ovome trenutku 33% 15-godišnjaka u RH su trenutni pušači.

Mi smo odustali ne samo od škole nepušenja, nego smo odustali zapravo ne financiramo klubove liječenih alkoholičara koji su itekako bili jako dobro organizirani i vodili se desetljećima, kao što smatramo da treba proširiti rad Ureda za borbu protiv droge da bude to i ured znači povjerenstvo koje će se baviti i kockom i alkoholizmom. Mislim da puno više treba o bolestima ovisnosti u Hrvatskoj pokloniti pažnju, a tu spada i pušenje. Pušenje za sada trenutno preventivne akcije provode samo kontinuirano županijski i općinski, gradski nastavni Zavodi za javno zdravstvo koji imaju svoje akcije i to idu u smislu predavanja u osnovnim školama, mislim da u vrtiće ne odlaze.

Gospođo Strenja-Linić, vi ste u svojoj raspravi spomenuli dosta stvari s kojima se ja slažem, ali mislim da propuštamo ono šta je možda i najjednostavnije i najbolje za primijeniti u edukciji ljudi odnosno promoviranju borbe protiv svih ovisnosti, a to je zdravstveni odgoj u školama. Znači tu nažalost postoje određene, pa ja bi rekao i društvene skupine koje se protive onome što je normalno da naša djeca saznaju sve i što više o životu i šta ih čeka i kakvi izazovi u osnovnim školama kako bi bili spremni, a ne da ih se obasipa porukama o sankcijama i određenim stvarima koje onda možda čak i provociraju djecu da probaju ono što je zabranjeno. Ja bih se založio, a nadam se da i vi dijelite to mišljenje u klubu MOST-a, da se inzistira na što većem broju sati u kurikulumu zdravstvenog odgoja kako bi mladi ljudi postali svjesni i opasnosti od pušenja i o drugih svih mogućih rizičnih ponašanja šta nažalost neke opet kažem grupacije u Hrvatskoj i udruge u Hrvatskoj smatraju prijetnju njihovim „normama ponašanja“ Znači oni bi htjeli naše mlade ljude, našu djecu isključiti iz razgovora onoga šta im život nosi jer kao to nije primjereno da mladi ljudi uopće pomisle na te stvari, a kada mi ih ne educiramo kod kuće ili u školi onda se mladi ljudi odnosno djeca educiraju sami i nekada dovode u nepotrebne rizične situacije. Tako da bi vas molio da u smislu i ovog zakona podržite aktivnosti koje idu za time da se zdravstveni odgoj u školama što više potencira i dobije što više sati u novom kurikulumu. Mislim da je to vrlo bitno, ne samo oko ove ovisnosti nego i kod drugih rizičnih ponašanja kojima su mladi u svojoj adolescentskoj dobi skloni.

Da, primjereno dobi smatram da svaka osoba, svako, znači dijete treba dobiti primjereno svojoj dobi određene informacije koje će spriječiti određena rizična ponašanja i ugroziti na neki način njihov život ili sve ono što može utjecati, znači rana trudnoća u dobio d 14, 15 godina, jer i toga imamo i prenosive spolne bolesti. O pušenju i ovisnostima se isto tako govori, već sada ima unutar zapravo satova razredne zajednice kao što to možete pratiti, ima u udžbenicima iz prirode i iz biologije i to se već sada provodi. Ja jesam za to da zdravstveni odgoj treba dobiti određenu satnicu unutar kurikuluma ali mislim da već sada u školama se to provodi, samo je pitanje koliko su zainteresirani, koliko se to na jedan primjereni način prezentira jer to zbilja ne smije postati nešto što je statusni simbol, ne statusni simbol što znači da je ta osoba, ta mlada osoba veći frajer ako on već sa 12, 13 godina puši, ako ima Marlboro ili takve neke stvari. To je nešto što mi moramo jednostavno objasniti, znači da do njih dopre i do njihove svijesti koliko je to štetno u odnosu na to koliko su oni veći frajeri i interesantniji zapravo u svom društvu ukoliko puše. Edukacija i edukacija je zbilja neophodna i prevencija od najranije dobi.

Gospođo Strenja-Linić, kazali ste u svom izlaganju da oko 6 milijuna ljudi umre kao posljedica pušenja a još toliko kao posljedica pasivnog pušenja, dakle 12 milijuna ukupno i da bi kroz jedan partnerski odnos države i nevladinih organizacija trebalo djelovati na suzbijanju ove pojave. Znate, država postoji, jedan od njenih temeljnih zadataka je zaštiti živote i zdravlje ljudi. To je toliko važna zadaća države da ona ulazi i u područje nacionalne sigurnosti. Ja kada sam pisao Nacrt strategije nacionalne sigurnosti onda jedna od adresa na koju sam otišao je bio ministar zdravlja, u to doba gospodin Rajko Ostojić. … [[Upadica se ne čuje.]] Molim? Zdravlja, Rajko Ostojić, i tražio sam od njega ideje kako unaprijediti zdravlje ljudi u Hrvatskoj. Danas se piše nova Strategija nacionalne sigurnosti i cijeli posao koordinira i vodi potpredsjednik Vlade Krstičević. Ja molim ministra da se nekako, stupi u kontakt sa potpredsjednikom Vlade Krstičevićem, da ne bude isključen iz ovoga jer nacionalna sigurno se ne iscrpljuje samo u našim mjerama obrane od agresije koja dolazi izvana, od terorizma. Nacionalna sigurnost je ugroza svih onih nacionalnih interesa koje jedna nacija ima.

Smatram da, potpuno ste u pravu što se tiče Nacionalne strategije i sve ono što zapravo atakira zdravlje naše nacije definitivno utječe i na nacionalnu sigurnost. Vezati ću se, nije toliko uz vaš je odgovor, ne uz ovu današnju temu ali temeljem toga smo danas imali sjednicu saborskog odbora u vezi cijepljenja odnosno ugrožavanje nacionalne sigurnosti je pozivanje na pravo da se ne cijepe djeca ali time ugrožavaju većim postotkom onih koji su necijepljeni ugrožavaju nacionalnu sigurnost ove zemlje jer ukoliko imate procijepljenost manje od 94% ponovno će nam se javiti iskorijenjene zarazne bolesti na koje smo praktički već zaboravili, dječje paralize više nema u Europi, nema rubeole, nema svih onih bolesti, difterije, sve ono što smo zapravo zaboravili da ima ali zato što smo se cijepili. Sve to spada u domenu nacionalne sigurnosti i o tome moramo imati kao saborski zastupnici jasan stav jer to definitivno utječe na nacionalnu sigurnost i zbog toga moramo odavde isto slati relevantne poruke temeljene na medicinskim dokazima a ne prolaznim pomodnim nekim smjerovima koji žele zapravo samo usmjeriti našu javnost i dezinformirati ih. I zbog toga ja pozivam i medije da u tome daju podršku da se samo šire na medicini, na dokazima utemeljeni medicinski podaci o tome što zapravo znači zdravlje pučanstva danas.

Dakle to vam govorim ja kao teški pušač, pušim nažalost 2 kutije dnevno i do sada nisam imao, ustvari jednom sam uspio prestati pušiti i to na nekakvih lijepih 4 godine. Kada vidiš cigaretu, stresna situacija i to krene dalje. Ali hoću reći da, vidio sam, bio sam u situacijama u kojima čovjek kada negdje recimo vani, npr. u Americi kao jedan od primjera zemalja u kojima je pušenje kao pojava postalo toliko društveno neprihvatljivo da se zaista nakon nekog vremena osjećaš loše kada moraš tražiti gdje ćeš zapaliti cigaretu i čak netko tko jako popuši, ne znam, 40 cigareta dnevno, mislim to je zastrašujući podatak jer meni ujutro sviraju pluća, mislim, iskašljavam strašne stvari van, nakon nekog vremena odustanem. Znači, ako si na putu nakon nekog vremena odustaneš. Dakle, poanta je ono što sam htio reći. To mnoge pušače odagna, a s druge strane ono što je također bitno i prevencija, ali i građenje jedne poruke jednog društva u kojem je pušenje do te mjere se gleda kao jednu glupost koju nanosiš samu sebi, jednu samoiniciranu ozljedu. Jer nakon nekog vremena jednostavno ona postane nepopularna, postane popularno biti nepušač i to sam u puno navrata iskusio i u situacijama gdje su me gledali ljudi kao nekakvog ne znam luđaka zato što pušim.

Ja ću na vašu repliku samo odgovoriti, interesantne su tekstualna upozorenja o tome danas nismo ni pričali a to je pušenje povećava rizik od impotencije, pušenje smanjuje plodnost. Djeca pušača imaju veće izglede da će i sama početi pušiti zato što je to obrazac koji prenose. Pušenje može ubiti i vaše nerođeno dijete itd.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre profesore Kujundžić, uvažena zastupnice gospođo Linić. U svijetu puši oko 3 milijarde i 300 milijuna ljudi. Od posljedica pušenja umire oko 6 milijuna ljudi. U Hrvatskoj trećina Hrvata puši, od toga 38% muškaraca, 33% žena. Dakle, uzročno posljedična veza postoji između pušenja i nekih bolesti kao što je karcinom pluća, bronha, infarkt miokarda, kronične opstruktivne bolesti pluća inzulta. Dakle, nikotin sam je u manjim količinama stimulans, ali dokazano je da u dimu cigareta postoji veliki broj štetnih, otrovnih sastojaka i po podacima nekima 43 do 70% kancerogenih sastojaka. Pušenje izaziva jasno psiho-fizičku ovisnost, dakle nikotin djeluje na vegetativni živčani sustav, te se ugrađuje u metabolizam.

Nije točno samo da e-cigarete imaju u sebi ili se pojavljuje poslije pušenja para, nego je tu velika količina aditiva koji su kancerogeni. Danas se moramo boriti i edukacija mora ići u tom smislu da nije društveno prihvatljiva navika [[Upadica Reiner: Hvala.]] Ja mislim da bi trebalo zabraniti pušenje, ne samo u zatvorenim prostorima ne duhanskih cigareta nego i e-cigareta i na javnim površinama gdje je velika koncentracija ljudi i osoba. Žao mi je da danas nemamo kompletan zakon kao što je mislio i akademik da bude, a to je da zabranimo zapravo pušenje u svim zatvorenim prostorijama jer mislim danas kakav je konsenzus ovdje prisutan, da bi to danas mi uspjeli zapravo i odgurati i raspravit. Pitanje je zapravo, trebalo bi bit odmah i glasanje. Konsenzus je očito jasan i mislim da izmjene zakona bi trebale, znači oni koji bi trebali predložiti da se zabrani pušenje u svim zatvorenim prostorijama nešto o čemu bi zapravo trebali težiti. Ja sam rekla pa dobro, mi smo na otvorenom prostoru a tad se još uvijek u mojoj bolnici pušilo. Danas polako smo usvojili to da se u bolnicama ne puši, ali mislim da trebamo itekako restriktivnije se ponašati da li se ti zakoni provode.

Kolegice Linić, pažljivo sam slušao vašu raspravu i moram je pohvalit, bila je jako dobra i jako edukativna. Meni je danas 93 dan da ne pušim, da nisam zapalio cigaretu i sad sam iz vaše rasprave saznao i koliko mi je smanjena rizičnost od obolijevanja. I želim samo naglasit da ipak, ja sam inače općenito protiv zabrana, protiv restrikcija itd. iako i to ima svoje rezultate. Ali želim naglasit ovdje da svakako moramo radit na prevenciji, na edukaciji i čim više kod što mlađih uzrasta, jer mladi moraju u školi gledati ove slike koje imamo na cigaretama i ove poruke koje ste vi ovdje čitali. Jer kad mlada osoba dođe na kiosk i kupi cigaretu ili mu netko kupi kutiju onda je gotovo, onda više poruke koje su na kutiji i ove slike više ne vrijede, više ne znače ništa. Znači to trebamo pojačati u školama i više radit na tome. I želio bih samo reći ovdje još oko e-cigarete jednu stvar. Malo sam to čitao i proučavao, jedan dio i sada u toku ove rasprave. Smatraju neki da je ona manje štetna, možda je, možda nije to stvarno ne znam. U svakom slučaju vjerojatno je manje štetna od cigarete ali je isto štetna i to treba poslat poruku odavde da ni to nije dobro, da to možda olakšava nekome, ali je svakako to jednako loše kao i cigareta, jednako je štetno. I samo sam to htio još jednom naglasiti, jer to sam htio i u prijašnjim replikama pa mi je malo pobjeglo, nisam stigao.

Uvažena kolegice Linić, evo jedna mala šala. Čovjek je došao na kiosk pa je kupio cigarete, na njima je pisalo pušenje može uzrokovati impotenciju, on je rekao gospođo ajte molim vas zamijenite mi one za rak. Dakle, zašto ova šala? Ljudi su svjesni ovisnici, ako govorimo o ovisnosti, ja nisam liječnik vi to vjerojatno dobro znate da je to bolest, radi se o bolesti. Ljudi su ovisni i njima treba pomoć. Ni to nije upitno da ti ljudi možda bi većina njih i htjela prestati pušiti ali se ne mogu s tim nositi zbog različitih i socijalnih na kraju krajeva kategorija. Kaže da svako društvo ima svoju drogu, tako je bilo kroz povijest. Znači ovo društvo je napravilo značajan pomak, nije dovoljan ali se napravio pomak i danas su mnoge stvari neprihvatljive. Ono što ste vi naglasili, a to treba isto uzeti u obzir, da pušači djeluju štetno na druge ljude i uzmimo primjer ugostiteljskog lokala ako se ugostitelj vlasnik lokala odluči da to bude lokal za pušače, šta je sa konobarom koji radi u tom lokalu, on ne može birati, on je zaposlenik, dakle on mora biti izložen tom duhanskom dimu. S jedne strane imamo interes naravno ugostitelja da ima što veći promet da bi i taj radnik zaradio plaću, a s druge strane imamo štetnost. Ali ono što je najvažnije sada, govorimo o mladim ljudima koji će sutra postati pušači, bio sam predsjednik nogometnog kluba deset godina i vjerujte mi da je sport jedno vrlo jako sredstvo za borbu protiv ovisnosti. Ono što bi u Hrvatskoj trebalo razmisliti, a vi ste to napomenuli da treba jedna šira akcija u društvu, što više poticati masovni sport, što više omogućavati malim klubovima da dobiju znatnija financijska sredstva, da ne moraju čak i trenere koji su entuzijasti plaćati na crno. Pazite, ljudi moraju platiti trenera na crno jer nemaju dovoljno novca, pa moraju se nekako snaći, znači jedna šira akcija pogotovo kroz sport. Znam da se barem u Rijeci puno priča o tome koliko je omasovljavanje sporta i početak i potpora svim tim malim klubovima, nije stvar relitizma i pojedinačnog sporta koji se treba na jedan drugi način honorirati, poticati i to sve, ali masovni sport odnosno masovna tjelovježba. Ono što nisam rekla, a to je da smo mi prije 15 dana ili prije tri tjedna imali tematsku sjednicu na kojoj je prezentiran program koji je dobio financiranje od Europskog socijalnog fonda „Zdrav život“ unutar kojeg je isto tako jedan od modula posvećen bolestima ovisnosti odnosno pušenju, a jedan model tjelesnoj aktivnosti. Smatram da je sport jedno od najboljih rješenja za sprečavanje ovisnosti u mladih kako što se tiče pušenja ali isto tako i droge jer kao što znamo jako veliki je porast, pogotovo ovih novih vrsta droga koje su sve više dostupne na našem tržištu.

Sada ćemo prijeći na Klub zastupnika SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Siniša Varga. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. Ja bih za početak bio najsretniji kada bi tu napis na TV ekranima ovdje pisalo sada Pušenje ubija, a to je nešto što je sastavni dio ovog zakona da se to stalno i uporno ponavlja sa svih instanca, sa TV ekrana, radija, novina, štetnosti pušenja i posljedice pušenja kao jedne izrazito loše navike. A kontrast od toga što svi znamo kao medicinske spoznaje koliko je štetno pušenje ipak u RH nažalost pušenje je društveno prihvatljivo ponašanje i to je nešto što svi zajedno moramo poraditi na tome. Velika je odgovornost i medija i nas kao političara, ali isto tako i na one koji su s time profesionalno bave, a to su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao i svi županijski i gradski zavodi za javno zdravstvo koji moraju puno više uložiti napora u pitanje suzbijanje pušenja kao pojava u hrvatskom društvu. Pred nama je zakon koji je prvenstveno pred nama danas radi usklađivanja sa Direktivom EU 2014/40/EU i to je nešto što donosi dosta noviteta što po pitanju pakiranja duhana i duhanski srodnih proizvoda, što se tiče njihovog prometa i način njihovih sastojaka koje ih čine, suzbijanje pojava aroma, pojava određenih spojeva, aditiva i sve ono što ulazi u ovaj zakon je regulirano sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća usklađivanja zakona i drugih propisa država članica u proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhana, duhanskih i srodnih proizvoda. Ja bi prvenstveno isto tako htio pohvaliti samo Ministarstvo zdravstva i ministra na materijal koji je pred nama. Naime, uvodni dio odnosno ocjena stanja i osnovno pitanje koje se uređuje predloženim zakonom, te posljedicama koje će donošenje zakona proisteći je vrlo edukativno, informativno ne samo za saborske zastupnike jer obzirom da je dostupno i na web stranicama samog Sabora pozivam sve da to pomno pročitaju zato jer sve brojke o kojima se danas govorilo vezano za smrtnosti i učestalosti posljedica koje ima korištenje duhana i duhanski srodnih proizvoda i ono što je poražavajuće od toga da u RH pušenje se pripisuje 9264 smrti ili čak 18% svih smrti u populaciji od 30 godina i starijih. Isto tako govori o navikama, o sve ranijem počinjenju pušenja, o dostupnosti duhana učenicima osnovnih škola i ono što tu ne piše, a to je sve učestaliji udio odnosno veći udio djevojčica u odnosu na dječake u pušenju i to smatram da je obzirom da je danas Dan žena i sve ono što proizlazi iz ženskog zdravlja i reproduktivnog zdravlja i sve isto tako je dokazano da izrazito korištenje duhana i duhanski srodnih proizvoda da to izrazito utječe na žensko zdravlje.

Smatram da je to jedna izuzetno teška navika i nije lako prestati, ali već danas bez obzira na ovaj zakon je već danas dostupna pomoć. Evo možete si zapisati broj telefona, 0800 7999 to je brojka koju svatko može nazvati i dobiti prvu informaciju kako, što prije i na što efikasniji način zatražiti pomoć kako se riješiti te loše navike i možemo čak i govoriti o ovisnosti o nikotinu i cigaretama i riješiti se toga. Konačno bih rekao da klub SDP-a načelno podržava ovaj zakonski prijedlog u obliku kako je i predložen pred nas.

Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Varga, evo pridružujem se

Kada pri tome pridodamo sve ove, ja bih rekao poteškoće koje se dešavaju vezano uz zdravlje, proračun i sve, treba se što više aktivirati i ja bih rekao uložiti i dodatne napore kako bi se sa tom ovisnošću što efikasnije borili i dam se kladiti da ćemo svi ovdje u Hrvatskom saboru biti sa dvije ruke u zraku u petak kada bude trebalo glasati oko ovoga. Ne znam koliko, evo je ova šok terapija koja se dešava sada trenutno efikasna, to bih volio vidjeti i te studije, znači sada vidimo trenutno u Hrvatskoj su se počele objavljivati slike karcinoma i drugih bolesti povezanih za pušenje, zanima me da li će to destimulirati pušače i da li će na taj način pomoći da se jedan dio ljudi da se jedan dio ljudi odvikne, da li je to možda viša cijena i više trošarine koje bi se mogle uvesti, da li je to možda i određeni drugi modeli koji su vezani uz zdravstveno i rekli ste auto osiguranje.

Prema tome ono što javno zdravstvo, specijalisti javnog zdravstva ili epidemiolog vrši u građanstvu kako bi se suzbile određene pojave se zovu intervencije. Po pitanju suzbijanja loših navika pušenja pokušavane su u svijetu razno razne metode kroz javno zdravstvene akcije, kroz edukaciju, kroz financijska kažnjavanja. Ono što je dokazano u svijetu kao glavni način, glavne dvije intervencije su suzbijanje i smanjivanje dostupnosti i povećanje cijene. To je dokazano po pitanju cigareta da je to način na koji se to suzbija. Postoje onda pomoćne, pomoćne su sredstva poput ovih slika koje se stavljaju, ograničavanje dostupnosti u smislu sakrivanje u izlozima da je nedostupno da se u kiosku da se vide cigarete, to već imamo danas na mjestu. I to su sve mjere kako bi suzbili i smanjivali što se tiče privlačnosti samih cigareta za maloljetnike i za mlade pušaće da bi uopće počeli. Ali isto tako ono na čemu ćemo morati raditi je pitanje cijene kutije cigareta jer to je dokazano da je to mjera koja značajno utječe na pušaće i na njihovu odluku da li će pušiti ili će prestati pušiti. Prigovor iz Ministarstva financija i ja osobno sam ga čuo više puta i ja ga osobno ne prihvaćam da je hrvatska granica previše porozna da je tu previše šverca i da to će onda samo poticati to.

Kolega Varga, kazali ste da je pušenje u Hrvatskoj društveno prihvatljivo ponašanje, nažalost. Slažemo se obojica s time. Dakle to više nije ni pomodarstvo. Pušenje je ušlo kao moda u društvo negdje početkom 20.-tog stoljeća. Ja bih rekao da je početkom 21. stoljeća počelo izlaziti iz mode posebice kod onih država i u onim državama koji su tzv. trendsetteri, dakle neke zapadne demokracije kojima se Hrvatska uvijek okreće. Ako je to društveno prihvatljivo ponašanje onda možemo sa sigurnošću reći, volio bih čuti vaše mišljenje da je zakazao obrazovni sustav. Obrazovni sustav koji treba jednostavno djecu, objasniti im što je prihvatljivo a što nije prihvatljivo i zašto je nešto prihvatljivo ili ne. Kolege su spominjali zdravstveni ili građanski odgoj, možemo ga zvati kako hoćemo i ovo bi trebao biti dio takvog jednog odgoja u školi. I tu nema ideologije i ne smije biti ideologije, tu je samo zdravi razum i korist djece, korist budućih odraslih članova ovoga društva. Ali nisu samo djeca ili obrazovni sustav zakazali, zakazali smo svi mi kao javnost jer jednostavno toleriramo jedno ponašanje za koje smatramo intimno da nije primjereno ali ga eto okrećemo glavu i time ga činimo primjerenim i dajemo mu status građanstva u našem društvu. Za mene pušenje recimo po cesti kada šetate Ilicom je jednako kao da pljujete po cesti toj istoj. Kada sjedite u restoranu i pokušavate jesti svoj ručak ili večeru i netko vam ispuhuje dim cigarete u vaše lice, jednako kao da vas pljune u lice.

Kad se govori o društveno-prihvatljivom ponašanju i govorimo od malih nogu. Kad govorimo o odgojno obrazovnom sustavu tu je naglasak na sve one profesore i učitelje iz osnovne škole i profesora iz srednjih škola s kojima sam razgovarao. Svi mi kažu da odavno su škole i srednje škole, osnovne škole u Hrvatskoj prestale biti odgojne ustanove, samo su postali obrazovni. I čisto to mehaničko obrazovanje kao takvo je izuzelo sve ono što se tiče društveno prihvatljivog ponašanja, a tu je onda naravno i zakazalo sve vezano i za društvenu prihvatljivost po pitanju loših navika je li to pušenje, alkohol i sve ostalo. I to je prepušteno prezaposlenim obiteljima koji jednostavno ili nemaju znanje ili nemaju volje da svoju djecu na pravilni način odgoje u tom smislu. I te brojke, jednostavno statistika je neumoljiva kad govorimo o 35% pušačke populacije u Hrvatskoj, kad govorimo o sve većem broju maloljetničkog pušenja, da su tu neslavno smo rangirani u usporedbi sa drugim europskim zemljama i to je nešto što zahtijeva puno agresivniju intervenciju što se tiče i javnog zdravstva, ali i sviju nas. Mi interveniramo u zakone, ali javno zdravstvo mora puno dublje ugrist u sami narod kako bi se ta društveno-politička ponašanja suzbila. Konačno bih samo naglasio isto tako da, evo ministarstvo je nedavno dobilo, odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo potpisalo veliko financiranje projekta „Živjeti zdravo“ gdje ima određene segmente koji se dotikavaju loših životnih navika i to je vrlo pohvalno i to treba čim prije zaživjeti i tih 30 milijuna preusmjeriti u ove intervencije koje daje najveće efekte po pitanju pobola i obolijevanje stanovništva u Hrvatskoj.

Jer što bolje provođenje ovog zakona će smanjit pojavnost što se tiče pušenja. Dakle, postoje Nacionalni akcijski plan za suzbijanje zlouporabe droga.

I svi ti akcijski planovi, dakle imaju s jedne strane cilj smanjenje potražnje, a s druge strane smanjenje ponude i prevenciju. Spominjano je tu više puta, dakle i uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo u provođenju nacionalnih preventivnih programa. Moram priznat da kao osoba koja čitav svoj životni radni vijek se bavim sa ovisnicima bilo mi je čudno tek da sam prije dva tjedna čuo da u Hrvatskoj postoji preventivni program prestanka pušenja kod trudnica što je recimo, znači imamo puno stvari na papiru, ali na žalost slabo se provode. I drago mi je da ste spomenuli ovaj broj 08007999 dok ste vi bili ministar i povećan je broj onih koji su se javljali tamo. Čini mi se da je to bio regionalni ured u Osijeku gdje su bili studenti. Ali sada zbog povećanog korištenja tog broja možda ne bi bilo loše da imamo jedan poseban broj samo što se tiče ovoga pušenja, premda je i ovo dobar potez. Evo vi kao profesionalni psihijatar vrlo dobro znate i mjere intervencije što se moraju napraviti na individualnoj razini po pitanju suzbijanja ovisnosti kod individua. Javno zdravstvenjaci se bave sa cjelokupnom populacijom. Mi kao političari imamo svoju ulogu u izradi zakonodavnog okvira u kojem sve to skupa djeluje. Ono što sam uvijek tražio od svih zdravstvenih radnika jel' su psihijatri, stomatolozi, internisti, neurolozi svatko u svom neposrednom sub specijalističkom djelovanju ima svoj svakodnevni posao ali mora izdvojiti jedan dio svog rada za javno-zdravstveno djelovanje. Da li je to kroz klubove liječenih pacijenata, da li kroz javnih istupa u medijima da bi se adresiralo sve one bolesti koje se mogu suzbiti smanjivanje, odnosno prevenciju. U ovom dokumentu kojeg smo dobili od Ministarstva zdravstva jasno i glasno piše da je rak uzrokovan pušenjem najučestalija bolest koja je preventabilna. To je jednostavno tako, a to znači još prevedeno kad gledamo iz očiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo preoskudna sredstva se dobivaju iz državnog proračuna pripada hrvatskom zdravstvu jedna trećina trošarina na duhan. Međutim, kad se zbroji trošarina duhan, članci 68. i 78. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kad se zbroji sve ono što je potrošeno, odnosno oduzme se što je potrošeno ne zdravstvenom potrošnjom, a to su rodiljne naknade i bolovanja dobimo de facto to da državni proračun sufinancira zdravstvo sa nula kuna, sa nula kuna. Prema tome, država je tu jednostavno zakazala po pitanju financiranja sve ono o čemu mi danas ovdje govorimo. Ja smatram da kompletna trošarina pripada zdravstvu i da što su pušači potrošili da bi trebali jednostavno vratiti natrag sustav zdravstva za njihovo vlastito liječenje.

Poštovani kolega Varga, vi ste govorili o metodama pa ste spomenuli da je jedna od učinkovitijih metoda povećanje cijene ja mislim, sam se ne bih složio kao na žalost okorjeli pušač koliko god da se cijena diže. To je ovisnost. Dakle, možete dići cijenu na ne znam bila je 25 kuna, određena marka cigarete, sad je 27.

Što se tiče ovih slika, vidio sam već da su se neki dosjetili pa čak postoji sad i futrola za cigarete da ne morate gledati te slike, dakle i tome se doskoči. Koliko god, evo slažem se s kolegom Đujićem ja isto tako nisam pobornik restrikcija, no međutim u ovom slučaju evo kao neko tko se teškom ne mogu, nikako se ne mogu riješiti cigareta, a volio bih. Trošim na to novce, trujem se s time, a mislim da je restrikcija nakon nekog vremena i prihvatljivo.

Recimo u restoranima, danas je postalo nezamislivo da neko u restoranu zapali, dakle polako se društvo na to prihvaća. Evo mislim vjerojatno će me neki od mojih prijatelja pušača zbog ovoga kritizirati, ali evo barem nisam licemjer.

Evo ja bih predložio jedan zeleni čaj bez šećera umjesto te cigarete, pa da se barem nešto zdravo unese u tijelo. Naime, radi se o tome da borba sa zloćudnim bolestima i lošim ljudskim navikama je doslovce to što je, to je borba i u borbi imate neprijatelje u svakoj borbi. Imate borbu samo bolest kao takva, ali imate sve one koji je onda još potiču, tako da imate duhansku industriju koja proizvodi te futrole i dijele ih besplatno.

Prema tome, to su sve stvari koje su suzbili do te mjere da na javnim televizijama odnosno na mrežama u sjevernoj Americi je zabranjeno … snimiti priloge ljudi koji puše, ne smije se prikazivati. I ono što je zgodno, smije se prikazati samo likovi koji su zlikovci u serijama i filmovima, samo zlikovac i loši ljudi smiju biti prikazani da puše. I to su opet govorim to su intervencije, to su intervencije koje se rade da bi okrenuli ovo. Po pitanju recimo gaziranog pića gradonačelnik Bloomberg je u New Yorku kada si spomenuo New York, zabranio da se prodaju gazirana zaslađena pića u pakovanjima većim od pola litre.

Dokazalo se da nije imalo efekta kao javno zdravstvena mjera nije utjecalo na to, ali čovjek je pokušao. Ja sam protiv defektizma da se kaže e pa ljudi su takvi pa nećemo niti pokušat. Sljedeći klub zastupnika će biti onaj HNS-HSU-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Bernarda Topolko. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo mi danas imamo Prijedlog zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih i srodnih proizvoda. Čuli smo da već treći prijedlog odnosno dva zakona smo imali, ovo je sada treći prijedlog ovog zakona znači da je potrebno u njemu govoriti kako bi se uspjelo posložiti stvari da konačno krene u upotrebu odnosno da saživi taj zakon. Čuli smo da je Hrvatska treća po smrtnosti od karcinoma u svijetu, isto tako nažalost Međimurska županija je prva po broju karcinoma. Da li je to znak da Međimurci više puše? Ne bi rekla, nije u rangu su svih ostalih. Dobro je napisano i to je već gospodin Varga i spomenuo, istraživanje tu Instituta Ivo Pilar i svakako mislim da je potrebno još jedanput ponoviti da u 2015. godini 37,7% muškaraca i 33% žena u dobi od 15 do 64 godine puši. Žalosno je i to što sve više djece odnosno mladih u dobi od 18 godina, tu je navedeno 25% pitanje koliko je to već sada 2017. godine. Naime, svjedoci smo okruženja naših škola, vi kada izađete na školsko dvorište bilo to osnovna škola, bila to srednja škola možete vidjeti grupice dječaka, djevojčica u grmlju, bez grmlja, dimi se, puše trebali bi se pitati gdje su tu roditelji, gdje su tu nastavnici. Međutim sustav je takav kakav je, on čim izađu iz zgrade čine što ih volja. Također smatram da kao i većina onih koji se javila danas za repliku, da bi trebalo sa ovom mjerom odnosno sa upoznavanjem štetnosti duhana krenuti već u osnovnoj školi, je predviđeno tu člankom 35. program promicanja spoznaje o štetnosti upotrebe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži i stavka 1. ovog članka koji će donijeti ministar nadležan za obrazovanje uz mišljenje ministra. Ovaj program će se donijeti u razdoblju od 3 mjeseca od usvajanja ovog zakona. Smatram da bi trebalo čim prije krenuti sa tim programom tako da kada se donese zakon a ja se nadam da budemo ga svi podržali da bude spreman i taj program. Nadalje, ono kaj smo dobili svi u naše pretince u vezi e-cigareta ja se slažem sa time što je to ušlo u zakon da se zabranjuje i upotreba i reklamiranje i prodaja e-cigareta. Vidjeli smo po ovom dopisu da je tu kao, da koriste e-cigarete oni koji se nastoje odviknuti pušenja. Međutim, svjedok sam toga da to baš i nije tako. Mislim da smo i dosta nas ostali svjedoci da je neko događanje, vidimo gospodin ili gospođa, nije bitno puši e-cigaretu, ostali normalno jesu pušaći, nisu pušači to moraju trpjeti jer je to bilo do sada dozvoljeno. Međutim, vidjeti ćete za par minuta taj isti gospodin ili gospođa vani uredno puši sa ostalima klasičnu cigaretu. Znači podržavamo to što je e-cigareta ušla u zakon zabrane, što je ušlo i zabrana reklamiranja i prodaje jer smo svjedoci ulaska u velike trgovačke lance. Već na ulazu, postavljeni su štandovi sa prodajom e-cigareta. Također ovim zakonom predviđena je i stilska obrada kutija cigareta. Međutim, pojavili su se na kiosku, bar koliko sam ja ovih dana imala priliku čuti navlake za kutije cigarete. I gore hrvatski grb. Mislim da bi trebalo dopuniti ovaj zakon da se takva mogućnost prodaje isključi. Jer ovako one slike koje su trebale imati preventivno djelovanje neće imati preventivno djelovanje. Zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama i sada je na snazi gdje se poslužuju jela. Međutim, imamo dozvoljeno pušenje u zatvorenim prostorijama a ako vlasnik kafića ili ugostiteljski objekt ima predviđenu ventilaciju. Svjedoci smo da ta ventilacija najčešće ne radi, odnosno da radi prirodna ventilacija, tu i tamo se otvore vrata pa onda prostruji kaj prostruji. A ventilacija i bilo je to napomenuto čak i na odboru danas radi štednje električne energije najčešće ne radi. Tako da smo stava da treba zabraniti pušenje u svim zatvorenim prostorijama. Također tu u članku 25. se sada predviđa, predviđa se uglavnom da se u zdravstvenim ustanovama nakon 20 metara mogu biti postavljene pepeljare, ne piše pepeljare ali da je zabranjeno pušenje u površini od 20 metara od ulaza u zdravstvene ustanove. Nažalost danas smo svjedoci da su pepeljare postavljenje na samom ulazu bolnica i to čak i u bolnicama za plućne bolesti. Ovo čak smatram da bi trebalo maknuti i van dvorišta bolnica a ne da su pepeljare na samom ulasku u bolnicu.

ste gospođo Topolko u vašoj raspravi problem koji se dešava još i u obrazovnom sustavu u školama. Vi ste i spomenuli da recimo prostori, odnosno gdje je omogućeno pušenje ne bi smjeli biti u krugu 20 metara, tako piše u zakonu vezano uz zdravstvene ustanove ali zbog čega to ne bi proširili i na škole? Zbog čega ne bi stavili i 100 metara od obrazovnih ustanova, znači osnovnih i srednjih škola da kafići ne mogu uopće imati prostore za pušenje? Pa da onda djecu koja recimo u srednjoj školi imaju slobodan sat ili kasne u školu pa su otišli na kavu itd., ili po sendvič kupiti u te kafiće da uopće ne dolaze u doticaj na taj način sa cigaretom. Znači postoji još puno mogućnosti da se to ja bih rekao unaprijedi. I druga stvar koju bih ja volio vidjeti kod naših inspektora i kod naših prekršajnih sudova da vidim ijednu kaznu koju je negdje netko platio zato što je prodao duhanski proizvod maloljetniku ili onaj koji je dao maloljetniku a kupio kao da je kupio za sebe. Dajte, dajte, znači mi imamo te sankcije predviđene, mi imamo to predviđeno ali to se u praksi ne dešava. Nigdje nisam vidio da je netko kažnjen zbog toga što je prodao maloljetniku ili alkohol ili cigarete.

Svakako da bi trebalo maknuti i iz škola. U biti zabranjeno je pušenje u okolici škole. To je i sadašnjim zakonom. Međutim, to više vrijedi za učitelje nego za djecu, odnosno učitelji su ti koji se u pravilu toga pridržavaju. Međutim djeca ono što je zabranjeno to je slađe. I oni čim nađu priliku prvi grm, na metar od školske zgrade se to dešava. Učitelji su u zbornici, normalno nisu oni niti dužni da prate djecu 24 sata. To se dešava, uglavnom okupljanja su oko škole i na školskim igralištima i vikendom i popodnevnim satima kad niti nastave nema.

Uvažena zastupnice Topolko, spominjali ste dobro uvođenje ovih izmjena odnosno dopuna zakona vezana za elektroničke cigarete. Ja razumijem da Hrvatska udruga poslodavaca se bori za svako radno mjesto u RH, ali ne razumijem da oni imaju neke svoje pokazatelje i neka svoja istraživanja o tome kako su elektroničke cigarete manje štetne od običnih cigareta, pa u skladu s time traže izmjene određenih članaka. Tako da mislim da ono što je u direktivi navedeno i zbog čega jest, znači temeljni razlog dopune ovoga zakona vezan uz elektroničke cigarete mislim da je to pravac u kojem mi trebamo ići. I ono što je akademik Reiner isto tako spominjao o zabrani, apsolutno ja podržavam potpunu zabranu. Međutim, ako bi postigli u ovome trenutku situaciju da se u restoranima ne smije pušit mislim da bi bili jako puno koraka unaprijed od sadašnje situacije. Jer samo da se napravi nekakav probir i večeras prošeće po 20 zagrebačkih restorana vjerujte mi da u više od polovice bi bilo dopušteno pušenje. Slažem se sa vama da e-cigarete svakako treba kao što sam i naglasiti staviti u ovaj zakon, jer ovim Zakonom se ograničava upotreba duhanskih proizvoda da li manje ili više ne govori se o količini, govori se o duhanskim proizvodima i o njihovoj štetnosti. A što se tiče ovih kafića kao što ste napomenuli da masa kafića je zadimljena, puši se nutra, imaju ventaliciju kolko tolko složenu. To da, ako im zabranimo pušenje u svim zatvorenim prostorima onda će ste to izbjeći. Međutim, čim postoji mogućnost da se u jednom dijelu kafića puši, u drugom ne pušim ja vam iz iskustva mogu reći na kavi se nađe njih 10. Od toga 2 puši, a svih 10 sjedi u prostoru za pušače. Mislim svojevoljno, ali tu je uvijek interesantnije. I ako ne zabranimo kompletno zatvoreni prostor nismo učinili ništa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice iz ministarstva. Kada govorimo o ovom Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, odnosno tome da preuzimamo određene standarde koji vrijede u EU apsolutno se zalažem za to da, ha ja bih rekao možda nemam neko iskustvo u tom dijelu s obzirom da nisam pušač i ne mogu gledati iz te pozicije. Ali se zalažem da idemo u smjeru u kojem će pušenje na neki način destimulirati i koje će od Hrvatske napraviti zemlju u kojoj se promovira zdrav život i na taj način da što manje ljudi konzumira duhanske proizvode. Ono što želim reći ja sam imao sreću u životu jer sam kao dijete naišao na bačenu cigaretu, zapalio sam dva dima, bilo mi je zlo i zgadilo mi se. Tako da evo to je nešto šta je meni kao djetetu i neko iskustvo usadilo negativan ja bih rekao odnos prema cigareti, ali sam svjestan problema koji se dešava među našim mladim ljudima i ono što sam malo prije govorio ne odnosi se na zabranu pušenja oko škola, nego se odnosi na zabranu prostora za pušenje u lokalima gdje se mladi okupljaju nakon i prije škole, a koji je u određenom krugu škole.

Sa druge strane apsolutno podržavam to da se konačno maknu ove priče o manjoj štetnosti određenih marki ili proizvoda duhanskih proizvoda, jer već sam u životu imao prilike da sam iako ne pušim, nisam morao, nego sam bio zamoljen da kupim pušaču cigarete.

Ja se ispričavam i neću to spominjati više, ovo sam nesvjesno napravio. Ali hoću reći da ljudi u Hrvatskoj i oni koji puše i oni koji ne puše moraju biti svjesni štetnosti i apsolutno se slažem sa time da se to u budućnosti izbjegava. I htio bih vidjeti do drugog čitanja da li je moguće da mi imamo i jače standarde nego što to imaju zemlje u EU po pitanju i katrana i nikotina i ugljikovog monoksida po cigareti zbog čega mi ne bi imali i strože kriterije nego što se primjenjuju u zemljama EU. Slažem se sa većinom stvari koje su definirane u zakonu i sa promotivnim mjerama. Ono što me brine zabrana reklamiranja apsolutno, ali kako ćete kontrolirati zabranu reklamiranja koja se odvijaju na internetu jer primjerice, evo govorimo o e-cigaretama, znači to kao do prije nekoliko godina nije uopće postojalo i onda se to pojavilo kao proizvod koji je kakti služio odvikavanju od pušenje, na kraju je to počelo lagano i počima zamjenjuje pušenje i sada imate proizvođače koji prodaju preko interneta po cijelom svijetu. I sada vi nećete po meni niti moći kontrolirati gdje je to prodano niti ćete moći kontrolirati da li se to i gdje se to reklamira jer primjerice ako se reklamira na serverima nekih tvrtki koje su registrirane u zemljama gdje je to dopušteno stvarno mi nije jasno na koji način ćemo to ograničiti, a ne bi bilo loše jer to je glavni prodajni kanal upravo za ove vrste proizvoda, to se sigurno ne reklamira na televiziji jer je preskupo i niti ima iko ideju da se uopće da se reklamira u konvencionalnim medijima nego se to radi, prije par godina je to počelo kroz neke članke, ali to se sada radi preko interneta i obratite pažnju da li možete tu ikako ograničiti barem one koji to proizvode ili rade u Hrvatskoj da budu onemogućeni da svoje proizvode na taj način reklamiraju. Ja se opet slažem sa vama da vjerojatno taj dio proizvoda ili vodi do aktivnog pušenja duhanskih proizvoda ili također ima određeni utjecaj na zdravlje koje bi htjeli izbjeći. Također želim reći da kao zemlja gdje imamo određene tradicije to nije moguće promijeniti preko noći, ali svaki korak prema nečemu što će omogućiti da manje ljudi puši, da su manji troškovi i štete za zdravlje ljudi u RH treba pozdraviti. Mislim da ćemo se tu svi skupa složiti oko toga da je to nešto šta neće izazvati neke političke rasprave nego ćemo svi dati svesrdnu podršku tome i ja se nadam da ćemo određeni rezultat postići i da ćemo imati mjerljivo nakon nekoliko godina. Evo kolegica Strenja-Linić je govorila koliko treba da se rizik od određenih bolesti kod pušača vrati na ono što ima čovjek koji ne puši, da ćemo to zbilja vidjeti u narednim godinama i za 10, 15 godina u određenim statistikama gdje naši ljudi manje obolijevaju od određenih bolesti koje su povezane za pušenje. Tako da evo ministre vjerujem da ćete imati unisonu podršku Sabora. Volio bi da određene stvari koje se još mogu definirati rekao sam oko obrazovnih ustanova, oko reklamiranja, pa možda da vidite jer ste dosta, evo u zakonu sam primijetio sve leži na ministru, znači on određene naknade propise definira, to ja znam da ćete vi imati povjerenstva, ali da li se tu mogu uključiti i ljudi koji nisu vezani uz ministarstvo nego su vezani uz određene institucije koje mogu doprinijeti svojim iskustvom.

Ja sam bio strastveni pušač do negdje malo više od godinu dana po dvije kutije dnevno, nekih pedesetak kuna i više i odustao sam od tog poroka i mislim da je to jedan proces koji će zaista trajati. Svi se sjećamo naše mladosti i autobusa kada su se otvarala vrata kada smo išli u školu, to je dimilo iznutra ko da gori peć. U naslonima sjedišta su bile one pepeljare, vagoni su bili u onim kupeima svi smo pušili. I mislim da zaista treba jedan određeni vremenski period da se prihvati da je to nešto ružno, da je to loše i mislim da smo upravo sada u ovo vrijeme i stoga treba podržati ministra i sve ovo naše nastojati u tome biti jedinstveni da oni koji puše i ja kada sam pušio da sam se morao osjećati nelagodno u društvu ostalih ljudi. To je mislim više psihički nešto što treba djelovati na ljude, mi koji smo zreloj dobi već to shvaćamo. Ali ono što mene zastrašuje, to je upravo činjenica da vrlo veliki broj najmlađih već od 12, 13, 14 godina, evo vaša kolegica je to spomenula prihvaća se tog poroka i puši. A da ne govorim o onom dijelu sada noviteta koji ulazi sa tom nekakvom kemijskom industrijom da to tako nazovem, tim elektroničkim cigaretama kada ni ne znamo što se nalazi u onoj maloj ampulici kojom se to puni i koje su još posljedice toga i što će se događati u narednim godinama. Iako su neki, a vidim da se to događa u Hrvatskoj, čini mi se u Slavonskom Brodu pokrenuli malo širu proizvodnju i već to na neki način postaje određeno tržište. Dakle, bitno je u svemu ovome bit složni onako kako ste vi sugerirali dat punu podršku i ministarstvu u ovome dijelu i pomalo utjecati da onaj koji puši kada zapali cigaret da mu bude neugodno zbog toga s kojom se ja baš ne slažem da nekom bude baš neugodno i da se srami. Znači mi ipak moramo biti svjesni da su ljudi u Hrvatskoj s određenim navikama i da ne trebamo ih zbog tog što puše tjerati da se u društvu osjećaju loše. Treba mjerama, da ne treba u nekog pokazivati prstom, gle ga puši, taj je ne znam ovakav ili onakav, ono što treba, treba utjecati na svijesti i razvijati to godinama i dovesti do toga da ljudi legalno to odbijaju zbog toga što su sami svjesni toga, a ne zbog toga što će se sramiti i skrivećki će pušiti. Znači ja nisam siguran da će to baš pridonijeti, ali slažem da da treba podržati ministra ali na način da predloži zakon, a ne njega osobno jer nije, ne moramo podržati ministra ukoliko podržavamo ovaj zakon koji je predložio ministar. Ima ministar i nekih zakona koje mi ne podržavamo ali ovaj zakon i kao opozicija, kao opozicija ćemo sigurno podržati. Ovo što ste rekli malo prije, da radi se o jednom proizvođaču i to će mi biti zanimljivo gledati, kako će se kontrolirati, znači to je proizvođač ne u Brodu nego u Novoj Gradišci, kako će se to reflektirati jer taj čovjek, odnosno ta tvrtka prodaje 90 i više svojih proizvoda on-line preko interneta itd.

Ja se slažem i to je izazov koji je pred nama da za 10 godina nakon ovakvog, prihvaćanja ovakvih zakona da vidimo jedan trend koji će nas sve skupa razveseliti a to je da mladi ljudi ne puše. I još jednom ću reći da bih volio evo da uvrstimo vezano uz ove obrazovne ustanove, mislim da to nije diskriminirajuće, mislim da ima dosta lokala oko škola koji postoje i koje bi mogle na taj način ograničiti da mladi ljudi dolaze u doticaj sa duhanskim proizvodima.

Ja sam se zapravo samo htio zahvaliti, ne kao ministar, nego zato što ste podržali zakon i zato što ste podržali nadasve borbu protiv pušenja i štetnosti pušenja. Prvenstveno se želi zahvaliti zastupnicima klubova ali i svakome danas tko je diskutirao. I kada smo se u nijansama razlikovali mislim da smo svi bili na istome tragu, da je nažalost pušenje štetno i da svi zajedno, donošenjem što prije zakona, trebamo pokušati zaštiti hrvatsku djecu. Glede spominjanoga dvorišta školskoga on je već, zabrana je u njemu, u njemu nema pušenja, to ste dobro, odnosno u njemu je zabranjeno pušenje. I glede uključivanja jer što možemo popraviti i dotjerati ovaj zakon i mimo institucija mi u ministarstvu smo otvoreni za sve korisne sugestije koje eventualno možemo inkorporirati u novi zakon. I vjerujem da ćemo na to svi zajedno biti vrlo brzo ponosni a time ujedno i poslati poruku EU da ne razmišljaju o nikakvim sankcijama zato što smo malo kasnili. I ovime ćemo završiti rad za danas. Sutra se vidimo u 9,30. Prvo će biti na dnevnom redu Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama, prvo čitanje, P.Z. br. 98. Laku noć.